Další otázkou, která na to přímo navazuje, je, jakým způsobem vláda vybavila státní hmotné rezervy, zda jsme připraveni na další vlnu covidové krize, zda jsme dostatečně předzásobeni, a jestliže vláda, potažmo koalice včera odmítla posílit rozpočet státních hmotných rezerv, jaké prostředky zatím byly vynaloženy na nákup těchto ochranných prostředků, jakým způsobem byly osloveny například české firmy, v jakém rozsahu, aby se podílely na zásobování České republiky, anebo zda přetrvávají zásobování pouze z Číny. To znamená, jaké firmy, v jakém rozsahu a o co byly české firmy osloveny, aby to českému státu dodaly. Tolik alespoň na úvod, co se týká uvedení tohoto bodu. Poté se přihlásím ještě do rozpravy.

Prosím, máte slovo. Vážený předsedo Poslanecké sněmovny, vážený předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, nyní k vám budu hovořit nejen z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny, ale také z pozice člověka, který po 12 let vykonával funkci primátora města Karviné. Rozhodl jsem se vystoupit z toho důvodu, že Karviná dnes bude skloňována v mnoha pádech, a jako bývalý primátor Karviné považuji za svou povinnost vystoupit k tomuto bodu jako jeden z prvních. A chtěl bych vás požádat, abyste rozlišovali Karvinsko a Karvinou. Mé rodné město a jeho široké okolí se v současné době kvůli koronakrizi nachází pod obrovským tlakem médií, samozvaných odborníků a neschopnosti státu vzniklou situaci řešit.

Například Mladá fronta DNES titulek: Karviná komplikuje Čechům cestu k moři.

Takové chování je nezodpovědné, hrubě uráží a poškozuje nejen náš kraj, ale zejména občany Karviné a přilehlých obcí. Zamysleme se nad tím, jaké faktické možnosti mají zástupci místních a regionálních samospráv poté, co byl zrušen nouzový stav. Část opozice ostře útočí na primátora Karviné i na hejtmana kraje a obviňuje je z nečinnosti. To, že oba pánové mají v předmětné problematice díky zrušení nouzového stavu zúžený manévrovací prostor, už v podstatě nikoho nezajímá. V průběhu března byla v Karviné bleskově zavedena nezbytná opatření, která fungovala perfektně. Místní instituce a orgány mají v chodu velmi kvalitní opatření. Všichni dělali, co bylo potřeba, a především co jim umožňoval zákon. A za to jim patří velký dík. Proto je velmi neuctivé podrobovat obyvatele, orgány a instituce na Karvinsku neustálé kritice. Když opadl prvotní šok a strach z nákazy, celá společnost a bohužel i tato Sněmovna podlehla dojmu, že už je vlastně vyhráno. Situaci nezlepšila, ba právě naopak, ani činnost krajské hygienické stanice a tzv. chytrá karanténa. Přijímaná opatření jsou pomalá, zmatená a evidentně málo účinná. Jak jinak si vysvětlit postupné testování důl od dolu s velkou časovou prodlevou, používání nevhodných testů a otálení se zavřením dolů, nebo liknavé zastavení ligového fotbalu, kde je celý tým v karanténě a Fotbalová asociace chce dohrát ligu za každou cenu. To není normální situace. Karviná je na každém kroku dnes a denně neustále poškozována. O trasování a chytré karanténě se hodně mluví, ale výsledky jsou tristní. Není normální, aby se v této situaci muselo na výsledek testu čekat pět, šest a někdy i devět dnů.

Část opozice v Karviné vykřikuje, že ve městě je zdravotní péče na hranici kolapsu a že se akutně domnívají, že v Karviné umírají lidé na koronavirus. To je skandální a je to absolutní nesmysl! Šíření strachu a vydávání ničím nepodložených hypotéz za fakta vzniklou situaci jen zhoršují. Vážená Sněmovno, ve svém vystoupení jsem chtěl poukázat na omezené možnosti samospráv, na nefunkčnost chytré karantény, na nespravedlivé osočování, poškozování a nálepkování lidí na Karvinsku a v Moravskoslezském kraji. Karviná je krásné město plné skvělých lidí.

Žádná politická reprezentace nezvládla tuto problematiku vyřešit za posledních 30 let. Nedivme se proto, že se občané v hornických regionech cítí jako na odstavné koleji. To je nejen výtka, ale zároveň i pobídka k dalšímu zamyšlení a řešení. Víte, já pocházím z regionu rázovitého, který se nikdy nebál čelit velkým výzvám a nebojí se jich ani dnes. Jsme hrdi na to, že pro celou zemi produkujeme uhlí a ocel dlouhé desítky let. Máme však oprávněný pocit, že nás už nepotřebujete a považujete nás za pouhou přítěž. Moravskoslezský kraj může být ekonomickým tygrem České republiky a potřebuje k tomu jediné. Zlomek toho, co po desetiletí dával této zemi. Děkuji vám za pozornost. Přečtu několik omluv, které přišly po zahájení schůze.

Omlouvá se pan poslanec Farský z celého dnešního jednání ze zdravotních důvodů. A nyní bych poprosil, aby se slova ujal zástupce vlády, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Děkuji za slovo.

Je třeba si uvědomit, že virus tady je a zjevně nedochází k tomu, že by jakkoli ustupoval na své síle, a to je třeba zkrátka brát jako fakt.